MPO je přesvědčeno, že přes její nesporné kvality není takový krok možný, neboť by znamenal porušení legislativně daného principu technologické neutrality.

Tento požadavek jsme z výše uvedených důvodů odmítli, neboť je v rozporu s evropskými strategiemi.

Chtěl bych říci, že veřejná pomoc v oblasti vysokorychlostního internetu je velmi žádoucí, protože by to mělo pomoci znevýhodněným oblastem. Na straně druhé je tam i další podmínka Evropské unie, že by neměly být zmařeny stávající investice.

Děkuji, pane ministře.

Děkuji. Prosím pana ministra.

A to druhé, to předání kompetencí. To já nemohu udělat, ani kdybych chtěl, protože to rozhoduje kompetenční zákon, který mluví jasně. Tou jedenáctou je interpelace pana poslance Zahradníčka na pana ministra dopravy ve věci rekonstrukce silnic a dálnic. Děkuji za slovo. Příjemné dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře dopravy, touto interpelací se na vás obracím se žádostí o zjednání nápravy ve věci provádění souběžných stavebních prací na dálnicích a silnicích, které jsou v jejich těsném sousedství.

Proto se vás ptám, vážený pane ministře dopravy, zda uvažujete o koordinaci prováděných stavebních prací s Ředitelstvím silnic a dálnic, se správou údržby silnic, Policií České republiky, příslušnými referáty dopravy krajských úřadů a popřípadě dalšími organizacemi, aby nedocházelo k provádění souběžných stavebních prací na dálnicích i sousedních komunikacích. Nebo souhlasíte se situací, která se opakuje například na Vysočině, a řidiči buď dlouhé hodiny čekají, až bude dálnice opět průjezdná, a nervózně koukají, jak na souběžné komunikaci první nebo druhé třídy pracují dva tři dělníci, nebo pomalu popojíždějí po nevyznačených objízdných trasách silnic třetích tříd, na kterých jsou další uzávěrky, nebo je provoz řízen světelnou signalizací?

Děkuji vám za odpověď a děkuji ostatním za pozornost. Děkuji. Prosím pana ministra, zda chce odpovědět.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych rád odpověděl. Samozřejmě je to určitě situace, která je náročná, na druhé straně si myslím, že naše zodpovědnost je, ne jak se občas píše v médiích, peníze utratit na poslední chvíli, ale prostě my máme nějakou povinnost starat se o silnice, dálnice, které máme ve správě jak my, tak kraje, a je potřeba jim dělat rekonstrukci. Problematika řešení uzavírek při souběhu akcí státu a jednotlivých krajů není úplně jednoduchá. Čerpání prostředků z jednotlivých rozpočtů je časově omezené a průběh zadávacích řízení vzhledem k jeho složitosti není možné přesně předvídat.

Zdržení i jediného zadávacího řízení může vést k prolnutí akcí. Další prodlužování termínu zahájení prací není mnohdy reálné, neboť by se oprava nedala dokončit v rámci stavební sezóny. Odklad do dalšího roku není možný s ohledem na možnosti financování aktuálně běžících programů. V letošním roce se do oprav údržby silnic, a to nejenom v majetku státu, významně investuje. Takové investice vyvolává dlouhodobé podfinancování dopravní infrastruktury. Z hlediska oprav dálniční sítě se však jedná o objem prací, který by se měl každoročně opakovat, neboť se opravuje přibližně pět procent sítě dálnic, což odpovídá periodě dvaceti let opravy každého jednotlivého úseku. Já bych tady rád zdůraznil, že navíc my do těch oprav dálnic dneska investujeme asi o pět procent méně než v minulém roce. Co je samozřejmě komplikace, že v současnosti probíhá i modernizace dálnice. Já bych chtěl ujistit, že naší snahou je, aby dálnice byla průjezdná nejméně dvěma pruhy na každé straně po celou dobu oprav kromě krátkých úseků, kde se mění značení. My si myslíme, že když budeme jezdit tak, jak se má, tou osmdesátkou v těch zúženích, tak prostě šance, že tam bude nehoda, by měla být menší, a doufejme, že komplikace nebudou. Samozřejmě jim nemůžeme předejít.

Snažíme se to řešit s kraji. Dneska ta koordinace prací na dálnici vůči krajům je na ministerstvu, ovšem opravy silnic první třídy vůči opravám krajů je na krajích. Ředitelství silnic a dálnic velmi intenzivně spolupracuje i se správami krajů. To znamená, ta koordinace se děje. Podle toho, co jsem četl, je tam ten problém, že když dojde k nějakému skluzu, tak se samozřejmě velmi těžce domlouváme o tom, co nechat zprůjezdněno. Začali jsme tím, že jim dneska říkáme, kde které uzavírky začínají, končí.